Děkuji a nyní s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Robert Králíček. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Dobré odpoledne. Já jsem původně chtěl reagovat na pana poslance Michálka, ale dovolím si taktéž reagovat na pana kolegu Munzara. Já si nemyslím, že bychom měli tento zákon přepracovávat znova. Myslím si, že jsme měli dostatek času a byla na něm shoda i v minulém volebním období.

A to zahraničí, ty největší metropole to jasně ukazují. Ty si to regulují samy a je to individuální.

A ta města, a říká to tady i koaliční starosta pan Adamec, ta města si to chtějí regulovat sama. Tak to té Praze dovolme! Také děkuji.

Prosím. Já děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Nedá mi to, abych nevystoupila a nepřinesla vám pohled exnáměstkyně pro bydlení a sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, a to z toho důvodu, že chci potvrdit to, co říkal Patrik, že skutečně úředníci včetně mě jsme spolupracovali jak s paní radní na tomto návrhu, takže předpokládám, že ti stejní úředníci by opravdu dělali ty úpravy, o kterých tady mluvili předřečníci, ale chtěla bych vám přinést pohled toho, že jsem měla na svém stole obrovské štosy dopisů od lidí, kteří v takových domech žijí, dlouhodobě žijí. Jako náměstkyně pro bydlení jsem samozřejmě zastávala názor, že dlouhodobé bydlení musí být kvalitní a ti lidé tam nemohou žít s takovými problémy, o kterých tady mluvil Patrik, takže to nebudu opakovat.

A tohle jsou problémy těch lidí, kteří žijí v těch bytech. Takže já jenom krátce, ale jenom jsem chtěla, abyste si uvědomili i tyto problémy, které s tím souvisí. Také děkuji.

Dobře, to znamená do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny, která bude v únoru.

Jedná se o procedurální návrh na přerušení projednávaného bodu, tedy živnostenského zákona, konkrétně do příští řádné schůze Poslanecké sněmovny.

Zahajuji hlasování o procedurálním návrhu na přerušení projednávaného bodu do příští schůze a ptám se, kdo je pro? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Návrh byl přijat a my jsme tímto přerušili bod. Stále máte zájem o přednostní právo, paní předsedkyně? Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Upřímně řeknu: Nerozumím tomu. Tento bod byl zařazen na jednání Sněmovny, bylo hlasováno o jeho předřazení, paní radní Marvanová sem vážila cestu.

Teď se našla nějaká cesta, vnímám, že je to podpora, a najednou slyším, že se to má přerušit. Paní radní přijela. Jsou tam čtyři přihlášení.